Cílem tohoto zákona je omezit takto vyplácené finanční prostředky a také zpřesnit okruh oprávněných osob, které budou posuzovány pro vyplácení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. Týká se to v tomto případě doplatku na bydlení, který bude zpětně navázán na okruh osob posuzovaných podle zákona o poskytování příspěvku na bydlení. Stanovisko vlády.

Je také jasné, že je potřeba komplexního řešení v této oblasti včetně zákona o sociálním bydlení. Přesto za sebe se domnívám, že je to krok správným směrem, a podle toho budu potom doporučovat i přístup k hlasování. Děkuji paní zpravodajce. Mám dvě přihlášky s přednostním právem a potom další přihlášky. Nyní tedy pan poslanec Tomio Okamura, potom paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, no právě to tady bylo víceméně naznačeno, máme tady zase tu novelu zákona o hmotné nouzi.

Tak dva měsíce tady před chvílí se jednalo o učitelích, takže to si snad spočítáme všichni, základní školu jsme zajisté absolvovali a dva měsíce jsou pryč. Tuším, že už jsou čtyři měsíce tady, a návrh tady není.

Že bude asi popříští rok. No tak teď tomu opravdu už vůbec nerozumím, protože jestli tedy v únoru nám bylo, nebo v březnu, teď se omlouvám, ale tak jako tak ty dva měsíce jsou pryč, nám bylo něco zamítnuto a pořád tady slyšíme, a dokonce i tady jsme to slyšeli, že to bude provázáno se zákonem, nebo že je potřeba zákon o sociálním bydlení, a teď se tedy dovídáme, že dokonce nebude ani příští rok, snad tedy popříští rok, tak mi to nějak prostě přestává hrát, jakoby ta časová posloupnost. Proto bych chtěl skutečně požádat, abychom to přestali podmiňovat nějakými, řekl bych, výmluvami nebo nějakými podružnými argumenty. Ono se totiž hezky mluví třeba lidem, kteří vedle toho nežijí. Ale u nás v Bystřici pod Hostýnem ve Zlínském kraji to máme přímo na náměstí.

Takže my vedle toho žijeme denně.

Je sice dobré se seznámit s problematikou opakovaně, ale my už v tom dávno žijeme a víme, v čem je problém. Takže já bych chtěl říci, že opět k tomuto návrhu, já myslím, že nám se v Úsvitu nejedná za každou cenu prosadit svůj vlastní návrh a honit si politické body.

Abychom ho propustili a nečekejme na ten vládní návrh, protože ti občané trpí dnes a denně, a i v té souvislosti, že skutečně nemáme na důchody, a je to i program, je to další bod této schůze Poslanecké sněmovny, ta valorizace o 1,8 %. To je prostě otřesný stav a musím říci, že potřebujeme ty úspory vidět tam, kde se parazituje na současném zákonu. A jenom připomínám, že tento zákon o hmotné nouzi tady platí už osm let, vážení. Já nevím, jestli to mnozí víte, platí od roku 2006, to znamená tady prostě to není problém, který teď přišel. Je tady osm let a jsme svědky osm let nečinnosti. A já se nechci nikoho tedy dotknout, ale připadá mi, že tenkrát ten, kdo nechal projít tento zákon o hmotné nouzi, tak to muselo být lobby jakýchsi majitelů ubytoven nebo potenciálních podnikatelů, kteří si skoupí ubytovny a různé rozpadlé hotely, a musím říci, že když jako chodíte po těch městech a zajímáte se o to, protože jak já říkám, já to sleduji dlouhodobě, protože z toho města pocházím, resp. moje příbuzenstvo, tak si to všichni myslí, upřímně řečeno. A já jsem jenom chtěl říci, že když jsem se koukal na statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, tak dokonce je tam oficiálně uvedeno, že za rok 2012 byl ten doplatek na bydlení zneužit přibližně v 30 tisících případech. To znamená, schválně sem používám čísla, která jsou tady z oficiálních zdrojů, aby snad někdo zase nemohl namítat, že si tady Úsvit nebo Okamura tady schválně říká, že se tady zneužívá doplatek na bydlení a že se sestěhovávají Romové na jedno místo a že to snad je jinak.

Takže já bych chtěl se skutečně přimluvit za to, abychom to propustili a abychom v tomto problému skutečně zatáhli za jeden provaz. V této souvislosti bych si chtěl jenom trošku říci jednu věc. Mě tedy absolutně šokuje, protože já tady nebudu chodit kolem horké kaše, že se to týká, většinou se to týká, prostě našich romských, řekl bych, spoluobčanů, to sestěhovávání na to jedno místo a následně to zneužívání doplatku potom, samozřejmě ti majitelé ubytoven a podobně, kde to zdaleka nejsou jenom Romové, jsou to normální bílí podnikatelé, jak máme samozřejmě zmapováno.

A aby mi někdo nevkládal něco do úst, tak já bych tady v tom dokumentu se například prosazuje, že Romové mají být v rámci politiky zaměstnanosti podporováni oproti zbytku populace, romští studenti na vysokých školách mají dostávat zvláštní dotaci 60 tisíc korun ročně a strategie usiluje i o zvýšení počtu Romů v politice či státní správě.